U stolku zpravodajů již sedí paní ministryně a pan zpravodaj. Než přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Děkuji, pane předsedo.

Velmi krátce, asi bych volil tři nebo čtyři body. Za prvé, tento zákon údajně přináší zjednodušení pro všechny, kteří se jím budou řídit. Za druhé, zákon nebyl kvalitně připraven.

Všechno ostatní podávali vládní poslanci. Teď dvě věcné výhrady.

Tento princip je přece divný.